Jsme v právním státě. Jsme v demokratickém státě a je možno tyto věci namítat v tomto případě u soudu. Pokud se nemýlím, tak skupina lidí, kteří chtěli na Hradčanské náměstí přijít, tak se k soudu obrátili. A policisté mi říkají: My toto v menším měřítku, ale velmi často používáme deset let na různých akcích. Pokud teď u soudu neuspějeme, budeme velmi složitě zabezpečovat bezpečnost v České republice.

Takže uzavření Hradčanského náměstí na žádost Policie České republiky, velitele opatření, jsme požádali magistrát, magistrát tomu vyhověl. Já jsem se jich samozřejmě zeptal. Ptal jsem se konkrétního policisty, jak to bylo za návštěvy pana prezidenta Obamy s Hradčanským náměstím, protože velice nerad bych pana předsedu Kalouska uváděl v omyl prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale Hradčanské náměstí předtím, než ta akce byla, bylo opravdu vyklizené. Nemám důvod tomu policistovi nevěřit. Nemám ten důvod. Na vaše otázky, kolik bylo lidí omezeno na svobodě a kolik bylo lustrováno. 23 lidí bylo zadrženo.

Co se týká těch ostatních otázek a dotazů, zpráva, kterou jsme dnes na jednání Poslanecké sněmovny dali, já se omlouvám, že jste ji dostali až včera po osmé hodině, protože jsme ji ještě dopracovávali spolu s policií, tak samozřejmě bude podrobena určité kritice a já předpokládám, že se o ní bude debatovat ve výborech. Já si myslím, že tahle země potřebuje hlavně jednotu a ne hádky. A politický slovník, vážený pane předsedo Kalousku, typu zvůle, lež, obelhal, lhal atd., samozřejmě máte právo to používat, ale já se touto cestou prostě vydat nechci.

Protože název člověku, kterého jste potkal, že to byl panák v civilu, nezlobte se na mě, pane předsedo Kalousku, ale pokud budeme používat tuto rétoriku, tak se obávám, že i já se jako panák v civilu vůči voličům cítit budu a já se tak cítit prostě nechci. Ve zprávě, kterou jsme vám dali, z našeho pohledu je hlavní problém to, že policie vstoupila podruhé na FAMU. Je to zásadní pochybení. Není to porušení zákona.

Proč také s novináři? Měla to být přátelská debata a byla to přátelská debata.

Policie se chovala neobratně.

Šli se tedy zeptat na tu školu, jestli opravdu ti lidé, co tam jsou, jsou součástí té budovy, součástí té školy.

Dovolte mi ještě dva postřehy.

To je výsledek už soudního přezkumu té věci.

To znamená, nebyli postiženi lidé, kteří proti prezidentovi vyjadřovali svůj odpor nebo vyjadřovali odpor k jeho politice. Přesně naopak. A já znovu připomínám, pokud má kdokoliv v České republice pochyby, podezření o zákonném postupu policie, tak jediná zákonná cesta, která existuje, je obrátit se na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

To nejsou lidé, kteří by toužili po návratu starých pořádků.